Děkuji za dodržení času.

Já bych prostřednictvím paní předsedající panu Tomio Okamurovi řekl pár faktů.

Skupina ČEZ dodává 95 % elektřiny svým klientům a pouhých 5 % dodává na burzu. Burza není žádný stanovitel cen, to tam stanovuje nabídka a poptávka, je to jenom takové tržiště. Německu nemusíme dodávat vůbec nic a nemusíme tam ani nic kupovat, máme volný trh. Příčinou energetické krize není Fialova vláda, ale je to ruská válka, kterou Rusko vede na Ukrajině, a vedlo ji už předtím dezinformačně, energeticky, ekonomicky proti celé Evropské unii. A Rusko napadlo Ukrajinu a z toho bychom měli vycházet.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Mě zaujalo vystoupení pana ministra.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Co není, může být. Děkuji, pane ministře. Pan předseda se hlásil s faktickou poznámkou. Nyní tedy může vystoupit s přednostním právem pan místopředseda Karel Havlíček. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, nejdříve bych chtěl možná poznamenat to, že na to, jak je to extrémně důležitý zákon, možná nejdůležitější, který tady projednáváme v té poslední době, který se dotkne každé domácnosti a který se dotkne možná i firem, minimálně některých, tak zde prakticky není nikdo z vlády.

Proč se domnívám, že ta kritika je oprávněná? Můžeme se bavit o tom, proč tomu tak je.

Velká chyba za těch posledních několik měsíců. Nikoliv proto, že bych nechápal, že rozpočet je důležitý.

Pokud máme hledat rozumné řešení, tak musíme a bez toho se nedá hnout pochopit východiska. A tato východiska musíme chápat jak v kontextu České republiky, tak v kontextu Evropy, dokonce je musíme chápat i v jakési dynamické podobě, nejenom ve smyslu toho, co bylo, ale i toho, co pravděpodobně bude.

Zásadním problémem a jedním z těch důvodů, proč jsme v té situaci, v jaké jsme, je německá energetická politika a její selhání energií . Ale to, co je důležité, je, že se nemění.

Samozřejmě vážným důvodem je válka, agrese na Ukrajině, nejistota z toho vyplývající na trzích a tak dále. Ale pozor, ani toto nekončí. Za další, dlouhodobá zelená politika Evropské unie.

Útlum těžby plynu v Evropě z ekologických důvodů, odmítání těžby břidlicového plynu, zákaz frakování. Nechci chodit do detailů, ale všimněme si toho, že jednu z prvních věcí, kterou udělala nová britská premiérka, že zrušila zákaz frakování. To jsou velmi důležité věci, které samozřejmě mají vliv na to, že Evropa se stala závislou na dovozu plynu.

Jaký je důsledek?

Výsledkem je to, že zde máme extrémní cenové rozdíly na jednotlivých světových trzích. Těžko budeme našim firmám a obyvatelům Evropské unie vysvětlovat to, že ve Spojených státech mají v současné době osminásobně levnější plyn.

Toto jsou fakta, která musíme brát pro naše rozhodování, ať už krátkodobá, či dlouhodobá. Tady není situace špatná díky minulým vládám, a záměrně říkám minulým vládám. Naše vláda, předcházející, předpředcházející ta minulost u nás není v energetické oblasti vůbec špatná, protože jsme si tady naštěstí vytvořili velmi rozumný energetický mix založený na jádře, založený na uhlí, byť se to postupně bude utlumovat, částečně už i na obnovitelných zdrojích, a ve finále zde máme velmi vyvážený energetický mix, který jsme v rámci naší vlády, abych si přihřál polívčičku, posílili, protože jsme připravili komplet Dukovany.